Já se chci důrazně ohradit. Já jsem nepřijal pozvánku na narychlo svolané jednání, které svolal pan senátor Valenta, z několika důvodů.

Já myslím, že v té komunikaci se udělalo docela dost. Takže prosím pěkně, nevkládat tady do, nebo...

A ten sál měl ještě volnou kapacitu, aby tam lidé přišli. Takže asi tolik.

Celkem jednoduchá banální operace, kdy všichni výrobci vína v České republice, a jsou jich tady stovky, jsou takto registrováni.

To si řekněme na rovinu. Ano, desetidenní lhůta tady je.

Já jsem to takto neřekl.

Ale pokud se rozhodne podávat dál víno, tak jej bude prodávat v baginboxu.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru zemědělství.

Takže pan kolega Bendl se přihlásí řádně a pan kolega Kučera faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já jenom velice krátce. Tady pan ministr jmenoval klub TOP 09, že nějak vystupuje či protestuje proti tomuto zákonu. Tak nevím, na základě čeho vy takhle usuzujete.

Nyní pan poslanec Jiří Petrů, poté pan premiér a poté pan kolega Bendl. Nyní pan poslanec Jiří Petrů. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážení kolegové.

Ta druhá část, ta se samozřejmě týká zvýšení kvality vína, především toho nebaleného. Do České republiky se přiveze 70 % vína, které se zde spotřebuje. Z těch 70 % vína existují samozřejmě statistiky, které kontroluje Česká obchodní inspekce a podobně.